Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 26 projednat a schválit ve znění usnesení ústavněprávního výboru uvedeného ve sněmovním tisku 26/5, zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, a pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Faktická poznámka. Máte slovo. Děkuji za slovo.

S tím problém nemám. Ale bude to vyžadovat určitý čas, časový prostor pro garanční výbor. A teď jistě nemluvím jenom za rozpočtový výbor. Jenom na to poukazuji. Děkuji vám. A nyní tedy s přednostním právem v obecné rozpravě paní místopředsedkyně Jermanová. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jako jeden ze 46 předkladatelů novely jednacího řádu Poslanecké sněmovny se v zásadě ztotožňuji s návrhem, který máme ve znění tisku 26/5, jak byl předložen v komplexním pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru.

U většiny návrhů tak činím i v zastoupení dalších poslankyň a poslanců. Původní návrh vznikal na přelomu listopadu a prosince minulého roku. Za tu dobu jsme společně nasbírali dost zkušeností, které nám umožňují jednání Sněmovny zefektivnit, zjednodušit, učinit srozumitelnějším pro naše voliče. Myslím, že dnes již daleko lépe víme, jak může být jednání a rozhodování racionálnější, jak a v čem může být transparentnější, jak neutrácet zbytečně čas formálními obstrukcemi a účelovým zneužíváním jednacího řádu. Víme, kde má jednací řád největší slabiny. Mohou kdykoliv zkomplikovat život Sněmovny kterékoliv ze stran. I proto jsou předkladateli poslanci bez ohledu na koalici či opozici. Proto v rámci upřesnění a doplnění předloženého znění navrhuji v bodě 3 v § 54 odst. 6, aby se za větu druhou vložila věta: